Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Zájem o závěrečná slova není.

Je prosím nějaký jiný návrh na garanční výbor? Není.